Děkuji. Končím tedy podrobnou rozpravu, protože nikoho nevidím. Zpravodajové? Paní ministryně? Není zájem. Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Ještě děkuji za slovo. Já jenom tedy mám návrh, abychom hlasovali o usnesení rozpočtového výboru zatím bez doprovodných usnesení, protože doprovodná usnesení se hlasují až po odsouhlasení návrhu celého usnesení. Ano, budeme hlasovat nadvakrát.

Není zájem ani o odhlášení.

Návrh byl přijat. Nyní se bude hlasovat o doprovodných usneseních. Poprosím paní zpravodajku, zdali by je přednesla. Jedná se o doprovodná usnesení, která, jak už jsem říkala, vyplývají z potvrzených usnesení výboru a znějí: